Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty.

Dámy a pánové, prosím o klid a prosím pana ministra, aby se ujal slova.

A ten návrh nyní provádí nezbytné změny jednacího řádu Poslanecké sněmovny, zákona o Ústavním soudu a dalších zákonů a současně ten návrh, který tady máme, stanoví nové datum účinnosti celé právní úpravy elektronického legislativního procesu a také té elektronické Sbírky zákonů.

Já bych rád připomněl, že obdobný návrh byl již v minulém volebním období schválen vládou Poslanecké sněmovny (?) a stal se součástí zadání technického řešení projektu eSbírka a eLegislativa. Poslanecká sněmovna schválila návrh ve znění pozměňovacích návrhů, jak si asi vzpomínáte. Především vypustila z toho vládního návrhu zákona novelu jednacího řádu Senátu, což mělo Senátu umožnit přípravu vlastní novely tohoto zákona, která by také zohledňovala tu elektronizaci legislativního procesu. A samozřejmě Ministerstvo vnitra tady deklarovalo, že je připraveno Senátu poskytnout veškerou potřebnou spolupráci a součinnost. Dále Poslanecká sněmovna také při tom projednávání vypustila novely volebních zákonů.

Další pozměňovací návrhy schválené ve Sněmovně zavádějí takzvané jednotné dny právní účinnosti, což znamená, že právní předpisy by měly zásadně nabývat účinnosti pouze buď 1. ledna, anebo 1. července každého kalendářního roku, pokud nepůjde o nějaké výjimečné případy. Tím se také zavádí povinnost předkládat k návrhu právního předpisu, pozměňovacího návrhu a mezinárodní smlouvy informativní přehled veřejnoprávních povinností z nich vyplývajících.

Teď stanovisko k tomuto návrhu Senátu. Já tady tlumočím názor Ministerstva vnitra, že nemůžeme souhlasit z několika důvodů. Především je nezbytné schválit změny související se zavedením elektronického legislativního procesu a elektronické Sbírky zákonů, které zpřehlední jak tvorbu, tak i publikaci práva, a přijetí návrhu ve verzi schválené Poslaneckou sněmovnou je nezbytné pro pokračování toho dlouhodobého projektu eSbírka a eLegislativa. Senát patrně navrhuje vypustit stěžejní části návrhu proto, že třicetidenní lhůtu pro projednávání návrhu zákona Senátem považuje po zavedení eLegislativy za nedostatečnou, za příliš krátkou. Já bych teď tady měl zdůraznit, že prodloužení třicetidenní lhůty Senátu na projednání zákonů by mohlo mít pro výslednou kvalitu schvalovaných návrhů pozitivní efekt, nicméně přímo s tou eLegislativou nesouvisí. Zavedení elektronického legislativního procesu naopak projednávání návrhů zákonů v Senátu zpřehlední a urychlí, a to zejména proto, že bude neustále k dispozici průběžné aktualizované znění toho návrhu, tedy nikoliv pouze text těch novelizačních bodů.